Budeme pokračovat. Zahajuji přerušené jednání. Opravdu vás všechny poprosím do lavic. Dám slovo panu předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi a požádám ho, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Pane předsedo, máte slovo. Ještě jednou prosím, abychom výsledky vyslechli v důstojné atmosféře. Pane předsedající, děkuji.

Konstatuji, že bylo vydáno 191 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo platných i neplatných 190, jeden lístek nebyl odevzdán. Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 74 hlasů, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 67 hlasů. Konstatuji, že v prvním kole nebyl zvolen ani jeden z kandidátů. Do druhého kola v souladu s jednacím řádem postupují oba kandidáti, tedy Petr Gazdík a Tomio Okamura. Teď schůzi předám, pane předsedo, opět vám do rukou. Můžeme druhé kolo vyhlásit prakticky za malou chvíli. Děkuji. Já jsem byl informován, že volební komise je víceméně připravena. Současně jsem registroval dvě přihlášky s přednostním právem. V tom případě vás prosím, abyste šel první, protože pan předseda Kalousek mě požádal o vystoupení před volbou. Nebo obráceně? Tak se, pánové, nějak dohodněte. Výborně. Dohoda byla učiněna.

My jsme respektovali dohodu rodící se většinové vládní koalice o složení Sněmovny, o počtu čtyř místopředsedů.

Je to prostě politická většinová dohoda, kterou respektujeme. Padloli však rozhodnutí o počtu čtyř místopředsedů a většina politických stran akcentovala poměrné zastoupení ve Sněmovně, pak není pochyb, že TOP 09 jako čtvrtá nejsilnější frakce v Poslanecké sněmovně si svoji pozici místopředsedy zaslouží.

Rodí se, anebo se zbortí mezi námi křehká důvěra elementárních politických dohod, které jsme schopni tady učinit i ve vztahu opozice koalice. Kdybychom otázku volby čtvrtého místopředsedy museli přeložit ještě na třetí schůzi, tak by to zcela jistě nebylo pro tuto Sněmovnu ani důstojné, ani pozitivním signálem Poslanecké sněmovny na veřejnost. Děkuji. Poprosím pana předsedu klubu Radima Fialu a potom bude prostor pro avizovanou přestávku. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem zde už na minulé schůzi vystupoval na podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury a myslím si, že to hlavní jsem v tom svém projevu už řekl. Dovolte mi, abych se velmi krátce vrátil k minulosti, kdy TOP 09 dnes říká, že by si zasloužila místo místopředsedy podle poměrného systému. Podle mého názoru to byla právě jedna ze stran, a to TOP 09, která v minulosti poměrný systém nerespektovala.

Takže odvolávat se na systém, který jako by nikdy neplatil, není to žádná zvyklost, a dnes se na to odvoláváme, že bychom to chtěli, protože nám to vyhovuje, není podle mne správné. Já chci jenom zopakovat, že jsem tady říkal, že Tomio Okamura představuje změny, že jsme říkali před volbami, že chceme změny v Poslanecké sněmovně.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny požádal ještě jednou o podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury. Děkuji za pozornost. Také děkuji.